Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/3, který byl doručen dne 27. září 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/4.

Takže paní poslankyně, máte slovo.

Já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila za klub Starostů a nezávislých k takzvanému daňovému balíčku. Své vyjádření bych zahájila pozměňovacími návrhy, které náš klub podal.

Mějme respekt k paní poslankyni.

Tak prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Je vidět, že máte autoritu.

I z laického pohledu je zřejmé, že za několik posledních let inflace rozhodně nedosáhla výše 100 %. Vláda také argumentuje zvýšením nákladů spojených s řízením o vkladu, ale toto zvýšení není nijak vyčísleno. Je tedy možné pouze spekulovat o pravé podstatě a účelu předložené novely.

Je nutné také zmínit stále rostoucí ceny nemovitostí, které se pro značnou část obyvatel začínají stávat nedostupnými.

Myslím si, že to je jeden z těch příkladů, kdy vláda hledá prostředky, a je jasné, že občané, pokud si koupí nějakou nemovitost, musí na katastr. Obce, stavíli, musí na katastr. Čili je to pro vládu jednoduchý způsob, jak opět vytáhnout peníze z kapes daňových poplatníků, popřípadě z účtů obcí. To byl první pozměňovací návrh.

Paní poslankyně rozšiřuje toto osvobození také na skupinu těch, kteří nepodnikají v zemědělství, tedy pro občany. Paní poslankyně Krutáková se rozhodně v rozpravě ještě podrobněji vyjádří k tomuto návrhu, protože jak jsem zaznamenala, na rozpočtovém výboru to nebylo úplně některým poslancům jasné, což je pochopitelné, ono to není tak jednoduché, tak si myslím, že paní poslankyně to ještě objasní, protože ta úprava je skutečně velmi rozumná. Dovolte, abych se nyní vyjádřila ke třetímu pozměňovacímu návrhu, který jsme podali. Ten se týká onoho velmi diskutovaného bodu a to je technické zdanění pojišťoven.

Můj pozměňovací návrh tuto situaci napravuje alespoň v oblasti životního pojištění, kde je dopad obzvláště nespravedlivý, protože vláda chce v této oblasti de facto zdanit dlouhodobé úspory našich občanů na stáří a s tím rozhodně souhlasit nemůžeme. Proto tedy navrhujeme životní pojištění z nové úpravy vyjmout a ponechat ho v původním režimu.

To také nepovažujeme za správné, protože je rozhodně použije na mandatorní výdaje a pak oněch 10 mld. Kč bude chybět v následujících letech. Paní ministryně mi zde říká, že získají také obce.